Stanovisko výboru: Nedoporučuje.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Nyní se dostáváme k diskutovanému návrhu D, který se týká přechodu vymáhání justičních pohledávek na Celní správu. Stanovisko ústavněprávního výboru je doporučující.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Kontrola hlasování, logicky, je tam velmi malý rozdíl.

Já se velmi omlouvám, milé kolegyně, milí kolegové, stalo se mi to podruhé v tomto funkčním období, ale na sjetině mám ano a chtěl jsem hlasovat ne. Zpochybňuji hlasování.

Kdo je proti? Děkuji vám. Budeme tedy opakovat hlasování pod písmenem D. Ano, pane zpravodaji?

Kdo je proti? Děkuji vám. V tom případě byl návrh zamítnut. Není tomu tak. Můžeme tedy bod D považovat za prohlasovaný. Nyní návrh F, který se týká dočasného přidělení soudce k Ministerstvu spravedlnosti.

Kdo je proti? Děkuji vám. To byl poslední pozměňovací návrh, je to tak, pane zpravodaji?